U očkování proti meningokoku jsme vlastně napravili určitou nepravost, nebo ne úplně přesné znění, které nastalo zhruba před rokem a půl, kdy jsme přijímali zákon, který umožňoval hrazení pro děti do 6 měsíců. Už tehdy na výboru pro zdravotnictví jsme odhlasovali děti do 12 měsíců, ale bohužel pravděpodobně určitou neznalostí a tak dále na plénu opět došlo k načtení 6 měsíců.

Takže v tomto návrhu rozšiřujeme dobu 12 měsíců. Dále se jedná o očkování proti lidskému papilomaviru, kde rozšiřujeme dobu, kdy je možné opět dobrovolné očkování hradit. Je to proto, že došlo k výraznému snížení proočkovanosti na podobné nemoci v minulém roce, který byl samozřejmě atypický, a chápeme, že mnozí rodiče prostě v tom víru událostí některé věci nestihli ani udělat.

Není možné.

Takže tady chceme také umožnit stále opakuji, že to je dobrovolné očkování benevolenci, abychom mohli zabránit komplikacím, které potom přicházejí ještě s jiným dopadem, a to je dopad do sociálních věcí. Protože si musíme uvědomit, že tito lidé mnohdy, když se zadaří udržet je při životě, tak oni se nemohou vrátit do svého zaměstnání pro spoustu jiných komplikací a bohužel přicházejí do invalidního důchodu, což samozřejmě potom je další zatížení.

Řada těchto pozměňovacích návrhů nebyla přijata výborem pro zdravotnictví.

Tato vládní novela zákona poprvé, prosím pěkně, poprvé umožňuje jasným, zakotveným způsobem pacientským organizacím vstoupit do celého rozhodovacího procesu, a to dvěma způsoby.

to může samozřejmě v jakékoliv právní úpravě pacientská organizace učinit už nyní. Druhá věc, která se jí dává k možnosti, je, že je řádným členem toho spolurozhodovacího procesu potom dále, a tady už dle názoru právníků je třeba, aby tato pacientská organizace splňovala podmínky spolku, protože ten je podle právního názoru tím nejlepším a nejčistším způsobem, jakým může tato pacientská organizace spolurozhodovat vlastně o velkých finančních prostředcích, které se vydávají na léčbu té které nemoci. Čili i toto bylo diskutováno. Jako celek jinak výbor pro zdravotnictví doporučil samozřejmě vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

Takže i tady došlo k úpravám.

Dále přestupky. Jistě se zvládne pouze přestupovým řízením.

Dále tam byly načteny nějaké legislativně technické změny.

Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného prvního pana poslance Adama Vojtěcha.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím představit velmi stručně dva pozměňovací návrhy k tomuto tisku.

Takže si myslím, že je dobře, že skutečně ten návrh jsme dnes tedy zařadili takto napevno. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, první pozměňovací návrh je pod číslem 8202.